Děkuji.

Děkuji za slovo. Myslím si, že budu krátká. Chtěla bych zareagovat na pana ministra. V každém případě, pane ministře, jestli mohu poprosit o vaši pozornost?

No, odpověděl mi tak, že vláda je kolektivní orgán a byl přehlasován. Takže na co si to tady hrajete? Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já jsem stejně zvolená jako vy a budu si říkat na půdě Poslanecké sněmovny, co já uznám za vhodné. Takže to jenom na začátek. A teď k tomu nezákonnému rozhodnutí.

Takže co je výsledkem?

Bylo to vaše rozhodnutí a moje bylo jiné. Je to střet dvou právních názorů. A teď ještě k tomu rozpočtu. Vůbec tomu nerozumím, co jste tady řekl. Vy mi říkáte: Pojďme se hádat až nad tím rozpočtem, co pošleme do Poslanecké sněmovny. No bezesporu, to budeme, ale rozpočtová pravidla říkají, jak se má postupovat.

Stejně tam byla celá řada věcí, které jsem tam nemohla dát, protože v podstatě nebyly vyjasněné, jako třeba platy.

Děkuji, paní předsedkyně. Končím tedy obecnou rozpravu. Pan ministr? Nakonec ne, pan zpravodaj také ne. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není tomu tak.

Nyní bychom přistoupili k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak.

Končím projednávání tohoto tisku.